Paní ministryně, já nijak nezpochybňuji pravomoc norského státu podle norského práva, opírající se o trvalý pobyt.

Pokud ne, ptám se, o které ustanovení kterého českého zákona se závěry vašeho ministerstva opírají.